Když jsme projednávali daňový balíček na podvýboru pro daně, paní ministryně, tak tam byl váš náměstek, který přinesl analýzu toho, jaké daně jsou v okolních zemích, kde argumentoval, kde všude jsou větší. Jenom zapomněl na to, že v České republice je jiná cenová úroveň než v Německu či Rakousku a srovnání daňových sazeb v absolutní hodnotě je naprosto bezcenná informace.

Analýza neobsahovala ani srovnání cenových hladin, ale neobsahovala ani důkladnou analýzu a debatu právě o elasticitě poptávky, zejména u produktů, jako jsou cigarety a jako je alkohol. Protože to riziko, že se skutečně projeví zvýšení zejména alkoholu v tom, že prohloubí sociálněpatologické jevy u nejslabších sociálních skupin, je skutečně velké, protože myslím, že nemusíme studovat velké analýzy, ale jestliže si lidé, kteří jsou zkrátka zvyklí si kupovat nějaké množství alkoholu, někteří jsou dokonce závislí, jestli si myslíte, že tuto spotřebu si odpustí ve chvíli, kdy se jim zvýší spotřební daň, tak si myslím, že se všichni mýlíme, že si lžeme do vlastní kapsy a že jediný efekt bude skutečně ten, že ze svého disponibilního příjmu ukrojí jeho relativně větší část na výdaje spojené s alkoholem a s cigaretami a méně jim zbude na ostatní produkty a služby, které pro svou rodinu kupují.

Rovněž jsem chtěl dát návrh na zamítnutí toho zákona. Myslím si, že i bez těchto argumentů stačila už ta dichotomie v argumentaci pana ministra zdravotnictví a toho, co se píše v důvodové zprávě, kdy jedno ministerstvo argumentuje, že to povede ke snížení spotřeby, druhé ministerstvo argumentuje, že to naopak povede ke zvýšenému výběru daní z tabáku a alkoholu. Myslím, že obojí není dost dobře možné a že by si nejprve měla tato ministerstva vyjasnit, jaký efekt je silnější. Já se obávám toho efektu, že poroste černý trh, ať už s cigaretami, ale i alkoholem.

Děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče. Na vaše vystoupení bude faktickou poznámkou reagovat pan poslanec Bláha. Prosím, máte slovo. Ale už jsem to nevydržel. Tady jsme slyšeli přednášku o tom, jak my podnikatelé chudáci jsme zatíženi nejvíce v této době daněmi. Kdybyste se, kolego, podíval prostřednictvím pana předsedajícího, z čeho se skládají příjmy do státní kasy, tak byste zjistil, že nejvíce přispíváme všichni na DPH. V době vlády pravicových stran. Čistě pravicových! Byla to i doba navýšení z 5 % na 15 %.

Takže v té době jsme odváděli státu nejvíc.

A návrh balíčku je, že budeme platit zase ještě méně. Takže to je, myslím si, pro nás podnikatele to nejdůležitější. Pan poslanec Skopeček je na řadě. Prosím, máte slovo. Tak já vám tu tabulku předám. Jsou to data Eurostatu. Je to výpočet daňového inkasa na hrubý domácí produkt. Když se podíváte, mám to až do roku 2001. Nikde nenajdete větší číslo. Ta čísla jsou jasná. Prostě vy zatěžujete obyvatele a podnikatele České republiky nejvíce v historii. Dobře víte, že řada těch daní, které pravicové vlády zvyšovaly v době krize, já u toho tehdy nebyl, nesouhlasil jsem s tím, ale byla to nějaká reakce a nějaké opatření v krizové době, další část pramenila z toho, že se zaváděla penzijní reforma, tak tyto daně jste měli několikrát šanci v Poslanecké sněmovně vrátit na původní úroveň před pravicovými vládami. Dělali jsme to my několikrát. U některých typů těchto daní bylo i časově omezené působení. Vždycky jste si prohlasovali to, aby tyto vysoké daně pokračovaly dál, přestože jejich tvůrci počítali s jejich časově omezenou platností, včetně například solidární daně.

Děkuji. Pan předseda Stanjura s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

Na tři roky!

Takže už vedete 4:3 na ty roky. Tak si musíte vybrat. Ale vyberte si.

Mimochodem, ty daně byly zvednuty na tři roky kvůli druhému pilíři penzijní reformy, kterou vaše vláda zrušila, ale peníze jste si nechali z DPH. Tak koho vlastně kritizujete, pane poslanče? Nás, nebo sebe?